Na to už se tam evidentně zapomnělo.

Protože my říkáme, že ten základní důchod by měl být na úrovni minimální mzdy, při splnění zákonných podmínek. Ostatně v tomto smyslu SPD už podalo návrh zákona, a vy ho tady blokujete, kdy my říkáme, že základní důstojný důchod by měl být na úrovni minimální mzdy pro ty, co splní základní zákonné podmínky, tedy to jsou odpracované roky, věk, případně zdravotní postižení, a od té částky zásluhově.

V jaké výši má být to základní zabezpečení.

Představuje čistý příjem pro stát a čistý výdaj pro občany, protože se promítne do vyšších cen zboží, které budou občané platit.

To je přece stabilizační prvek.

Toho průběžně financovaného důchodového systému.

My to říkáme na rovinu, tak jak to je.